Já jsem položil dvě konkrétní otázky.

Zkuste nám to logicky vysvětlit.

Já to chápu jako útok na bohaté lidi.

Třeba uznám ty argumenty.

Dopad na státní rozpočet se uvádí legislativní, není to zákon, který zlepšuje výběr daní ve smyslu nějakých opatření, mění se tam jenom sazby.

My jsme to debatovali i společně před několika měsíci. A nevím, proč se za to stydíte. Jsou to vaše čísla, je to realita. Vy si myslíte, že to je dobře. Proto jsme také v jiných politických stranách. To je prostě normální. Omlouvám se. Děkuji. Děkuji za slovo. Víme, že to zastropování a vůbec tento model se udělal pro malé živnostníky, kterých je přece v těch skupinách velká, velká většina. To za prvé.

A neříkejte, že budou platit víc.

Tak nemaťme lidi.

Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Děkuji, pane místopředsedo.

Za druhé, k panu poslanci Hájkovi, opět vaším prostřednictvím.

Dobré dopoledne ještě jednou. Já bych tady chtěl podpořit v podstatě každou stranu tohoto sporu: pana kolegu Volného, že opravdu je třeba na živnostníky se dívat rozdílným pohledem.

A k panu zpravodaji kolegu Raisovi bych chtěl říct k investičním fondům. Vy jste tady, pane kolego, řekl, že investiční fondy finance vyvedou do zahraničí a tam je zdaní nulou. A co z toho budeme mít?

Děkuji vám. Další faktická poznámka pan poslanec Stanjura. Pan poslanec Volný už tady není, tak nevím, koho mám oslovit vaším prostřednictvím, tak prázdnou lavici.

To je přece úplně, úplně špatně!

A to jsou jiné volby, ty byly před rokem a budou za tři roky.

No to tedy nebude!

Děkuji vám za dodržení času.

Argumentace z vaší strany nám trochu trhá mozek z hlavy, protože na jednu stranu ministr Babiš poctivě ve svých materiálech píše: Díky zrušení Kalouskovy a Nečasovy legislativy my vybereme od fyzických osob 14,6 mld. Vy říkáte to není pravda, to nebudeme vybírat od lidí. V oficiálních materiálech schválených vládou ministr Babiš píše: Vláda bude zvyšovat výdaje, vláda bude zvyšovat strukturální deficity. Vy říkáte to není pravda.

Já vám děkuji.